Já vám děkuji.

Děkuji za dotaz.

Až do nástupu vlády, naší vlády v podstatě, se totální výstavba zastavila v roce 2010.

Navíc si každý může nastavit, aby dostával všechna upozornění esemeskou nebo emailem.

Ostatně elektronické objednání na úřad již na většině míst funguje.

Státní plavební správa umožňuje elektronicky požádat o průkaz vůdce malého plavidla nebo se přihlásit na zkoušku. Od prosince 2020 se provozovatelé dronů registrují do elektronické databáze Úřadu pro civilní letectví. Vydáváme elektronické verze pilotních a technických průkazů, sportovních létajících zařízení přes portál zprávy Letecké amatérské asociace České republiky a podobně. Elektronizace dopravních agend tím ale samozřejmě nekončí. Naším cílem je, aby si lidé nejen podávali žádost o určitý doklad či průkaz elektronicky, ale aby mohli též elektronicky doložit všechny potřebné dokumenty, zaplatili správní poplatek a doklad jim byl poté doručen bez jediné návštěvy úřadu.

Já vám děkuji. Ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku? Není tomu tak. Tak poprosím paní poslankyni Věru Procházkovou, aby přednesla svoji interpelaci, připraví se pan poslanec Roman Kubíček.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Slovo má pan premiér.

Samozřejmě jsme vnímali specifickou situaci malých a středních podnikatelů.

My jsme se proto zaměřili především na redukci podnikatelské legislativy, a tím i zlepšení podnikatelského prostředí v České republice.

Zde transparentně uvádíme, která opatření se nám podařila zrealizovat. Jedná se o deset hlavních témat od problematiky rodinných podniků přes snížení byrokracie v oblasti statistických hlášení, dále kroky v daňové oblasti až po stavební zákon. Konkrétní výsledky jsou následovné: podnikatelé již nemusí sledovat každý den, zda pro ně není zavedena nová povinnost.

Rodinné podniky mají také problémy při předávání vedení nové generaci, a proto jsme připravili a zveřejnili jednoduchou příručku Nástupnictví v rodinné firmě, jak na to. Tyto firmy zároveň registrujeme a registrace rodinných firem od března 2020.